Přistoupíme tedy k projednání tohoto bodu. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám představila v pořadí druhou novelu zákona o státním rozpočtu na rok 2020.

Nyní předkládám druhou novelu, která řeší propad ekonomiky o 5,6 %.

Na příjmové straně státního rozpočtu se zejména promítá dopad ve výši vypláceného kompenzačního bonusu pro OSVČ. V této novele není navrženo žádné snížení výdajů v rozpočtových kapitolách s ohledem na časové hledisko.

Deficit státního rozpočtu navrhuji ve výši 300 mld. korun.

Jen velmi málo světových ekonomik má tak příznivou konstelaci vše zvládnout.

Dovolila bych si vás na závěr požádat o podporu tohoto vládního návrhu, který je pro další vývoj v naší zemi nezbytně důležitý.

Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych vás seznámila s návrhem usnesení, tak jak ho přijal na svém jednání rozpočtový výbor. I. aby se o návrhu zákona konala obecná rozprava; II. navrhuje Poslanecké sněmovně, aby se vedla podrobná rozprava ke všem částem návrhu zákona;

Děkuji paní zpravodajce.

Povedeme tedy obě rozpravy. A o tom, jak, rozhodneme ještě na návrh kolegy Kubíčka, který se hlásí do rozpravy, aby nám přednesl procedurální návrh. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Povedeme tedy rozpravu podle tohoto rozhodnutí. Prvním přihlášeným s přednostním právem je pan poslanec Miroslav Kalousek, připraví se Věra Kovářová, která bude přednášet stanovisko klubu. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já budu, ač se to týká státního rozpočtu, velmi stručný, protože část té rozpravy jsme si odbyli při diskusi o zákonu o rozpočtové odpovědnosti. Takže jenom v bodech. Nevyčítám vládě propad příjmů, je způsoben krizí, za to vláda nemůže.

Ty samozřejmě dále jsou součástí tohoto rozpočtu, a proto ho nemůžeme podpořit. Nyní paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se pan poslanec Václav Klaus. Já doufám, že bude klid.